Tomu nerozumím, vždyť školství je tak důležité.

Něco jste slibovali, tak byste to měli plnit.

Tak já nevím, co tam jdete teď měnit. Já jsem to zažil jako ministr financí, ten lobbing a ty vaše spřízněné podnikatele, kteří nevím, jestli chtějí zase nižší daně...

Na to si dobře pamatuji, ano?

Takže to jsme udělali a samozřejmě si pamatuji, co se dělo, když jsme chtěli navyšovat daně z hazardu. Doufám, že je tato vláda navýší a že ti známí, jejich podporovatelé, kteří doufám, že jim vláda nic nedluží takže to zase nedopadne tak, že to zase zaplatí ti naši důchodci, jak to teď vypadá. Ale tak snad to nebude.

Takže krize bydlení je tady stále.

To nikdo nemůže zpochybnit a já si strašně dobře pamatuji a není tu paní Kovářová, která mi v listopadu 2013, to jsem byl ještě tady poslanec v rozpočtovém výboru, přišla a říká, že by potřebovala peníze na školky.

A nikdo nemůže zpochybnit, jenom například do obce Chýně, kde paní Kovářová byla starostka, dostali dotace za 280 milionů.

Takže ano, a proč je to tak?